Zdá se, že se počet hlasujících ustálil. Návrh usnesení jsem přečetl.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. V tuto chvíli tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se opět, zda je zájem o závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.